Jestli pan kolega Michálek tady nás bude moralizovat tím, že jsme líní a rádi bychom si ulehčili práci, a proto používáme faktické připomínky, je to právě proto, že jste nás zkrátili na našich právech, to znamená, že jste zkrátili řádnou dobu projednávání a dobu našich příspěvků.

Je mi z toho trochu smutno. Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych krátce také chtěl zareagovat na pana předsedu Michálka, prostřednictvím paní předsedající, který nás osočil, že tu obstruujeme proto, abychom se nenadřeli, že se nám nechce pracovat. Není to pravda, pane poslanče. Jen si vzpomeňme DIA, stovky milionů, a teď zřizujete další úřad, nebo chcete zvětšit další úřad za desítky milionů. Děkuji za dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

Je to nezvyklé, ale tahleta vláda v prvním poločase upravovala své vládní prohlášení a řadu bodů tam vypustila v neprospěch občanů této republiky, a přesto tam ta čistota legislativního procesu zůstala.

Děkuji za dodržení času. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A časopisy?

Tomu říkáte, že to nemá sílu?

Já děkuji, jakož i za dodržení času.

Prosím, paní poslankyně. Tak děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Myslím si, že byste to měla dodržovat. Zároveň bych chtěla reagovat na předřečníky, především ze strany koalice.

Já tam vidím zákon o sdružování v politických stranách. No Úřad na dohled na financování politických stran. Protože tento úřad řeší politické strany. A víte, kdo řeší střet zájmů?

Já už prosím nevím, já to asi nakreslím, aby to všichni pochopili, ano?

Takže prosím, měly by být i ty výstupy férové.

Děkuji za slovo.

Jestli jsme tuhle debatu neměli vést na výboru, který k tomu prostě přísluší, kde bychom si případně mohli pozvat odborníky. My jsme to spolu debatovali vícekrát. Já jsem od začátku nesouhlasil především s tím, že by jakkoliv střet zájmů byl propojen s evidencí skutečných majitelů, protože tu evidenci považuji za něco naprosto nevhodného, a která vznikla v souvislosti se směrnicí proti praní špinavých peněz. A filozofie té směrnice a těch právních předpisů je úplně jiná. Já prostě nevím, v čem ten váš příspěvek má přispět k tomu, že ten svět kolem nás bude o něco lepší. Já bych vám jenom připomněl to, co jsem tady už několikrát zdůrazňoval. Co budete dělat s takovými věcmi, kdy si vy z vlastních peněz na vládě a na těch ministerstvech platíte milionové marketingové kampaně?